A panu poslanci Zlatuškovi prostřednictvím pana předsedajícího bych chtěl říct, že za prvé já jsem nesouhlasil s tím, že se pan ministr Štys odvolával na nějaký můj podpis nebo na nějakou mou dohodu. Ani jsem s tím souhlasit nemohl, protože v době, kdy tady působila Rusnokova vláda, jsem nebyl ani poslancem ani v žádné jiné funkci. Ale to, co chci říct na závěr, je to nejpodstatnější. Jestliže kluci rozbijí okno, tak jim těžko pomůže, že budou říkat, že před rokem to okno rozbil někdo jiný. A já si myslím, že odvolávat se neustále na to, co dělala Nečasova vláda a co dělaly vlády předtím, vám nepomůže. Teď jste ve vládě vy a vy nesete politickou odpovědnost a z toho se nemůžete vyvléknout poukazem na to, co se dělo někdy v minulosti. Po něm pan ministr Chládek. Paní a pánové, kolegyně, kolegové, vážená vládo, pane předsedo přeji hezký dobrý den. Na konto dosavadní diskuse musím jenom dvě poznámky. Sněmovna je místo politických diskusí. Kde jinde se politické debaty mají odehrávat než právě na půdě Sněmovny? A pojďme si hned ze začátku říci, že Poslanecká sněmovna není a ani nemůže být pouhou fabrikou na zákony! Že ten politický střet, který běží v demokratické společnosti a probíhá volbami a následně potom po volbách celým tím volebním obdobím, kde je jakási vládní koalice, jakási opozice, ten je přirozený. A já bych byl ten poslední, který by chtěl bránit politickým debatám a politickým diskusím.

Děkuji. Pan ministr Chládek má slovo.

Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych se v krátkosti vyjádřil k vysokoškolské novele. Ano, to okno je rozbité. Okno je rozbité už tři čtvrtě roku. Proto jsem to posunul na příští týden, abych vytvořil časový prostor pro toto jednání s tím, že tam mám jednoduchou legislativní úpravu, jak tento návrh upravit.

A chtěl bych zároveň říci panu poslanci prostřednictvím pana předsedajícího, že jsem i zjednal nápravu předchůdce pana ministra Štyse, který obešel zákon tím, že neoslovil vysoké školy. Dnes tento zákon šel normálním procesem i dopisem ministra na Radu vysokých škol a na Českou konferenci rektorů k vyjádření. To byla zásadní připomínka vysokých škol. Jejich zásadní připomínka nebyla, že jsou proti tomu, že by jmenoval profesory předseda Senátu, ale že to předložila vláda bez legitimity a že obešla vysokoškolský zákon.

Ti už měli být řádně jmenováni, oni všechny podmínky splnili, tak si nenechme vnutit, že na nás záleží, jestli ti profesoři budou, nebo nebudou. Tito lidé se na to dlouhodobě připravovali, museli splnit přísná kritéria a čekají úplně na něco jiného. Tak ať nám ministr školství neříká, že se čeká na Poslaneckou sněmovnu.

A pane poslanče, prostřednictvím pana předsedajícího, když jste s tím chtěl něco dělat, tak už jste s tím mohl něco dělat jako poslanec tři čtvrtě roku! Tak podejte kompetenční žalobu, řešte to s panem prezidentem. Pan předseda Kalousek. Omlouvám se, ale pokládám za nezbytné, abychom si rozuměli. Tak já bych se to pokusil ještě jednou vysvětlit. Problém nemusíme řešit, ten je vyřešen, protože máme platnou legislativu. Chápu, že teď přichází trochu nová doba, že projdeli nějaký zákon prvním čtením, jako třeba služební, tak si prostě čtyři pánové dohodnou, že už platná legislativa neplatí a že není potřeba vyžadovat negativní lustrační osvědčení. Platí vysokoškolský zákon. V tom zákoně je napsáno, že nějaká ústavní instituce má svoji povinnost konat. Ústavní instituce řekne: Mně se konat nechce. A co až ta osoba, v tuto chvíli tedy pan prezident republiky, někdy příště bude zvolena třeba předsedou Senátu? Co budete dělat potom? Opravdu tady chcete měnit zákony pro jednoho jediného člověka a pro vrtochy jednoho jediného člověka, protože prostě nechcete trvat na tom, že když platí legislativa, tak platí? A Poslanecká sněmovna ji vůbec řešit nemusí. Pan předseda Stajnura má slovo.

Tak možná pro připomenutí: Byla rozpuštěna Poslanecká sněmovna, byly předčasné volby, takže poslanecké návrhy se podávat nedalo, nemohly být. Na druhé straně, pokud mě paměť neklame, tak ministr školství je člen sociální demokracie, což je politická strana, která vyjádřila podporu a důvěru Rusnokově vládě, která to řešit mohla. Už to tady dávno mohlo být jako senátní návrh ve vaší podobě. Vzpomeňte si: Za předchozích prezidentů žádný problém neexistoval! Tak si to aspoň říkejme otevřeně. Když budeme trvat na tom, že se má dodržovat Ústava a platné zákony, tak to prostě řešit nemusíme vůbec. Pokud ovšem nebudeme společně a podotýkám společně, všechny parlamentní strany trvat na tom, aby pan prezident své povinnosti vykonával a plnil to. Jediné, proč to my máme řešit protože prezident to nechce dělat! Tak proto budeme upravovat zákon.